Prelazimo na sljedeću točku dnevnog rada a to je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora, drugo čitanje, P.Z. br. 349.; Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH. i članaka 172. i 207.a Poslovnika Hrvatskoga sabora. Temeljem navedenog članka 207.a Poslovnika Hrvatskoga propisano je da zakoni kojima se u skladu sa Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo i nadležni Odbor za vanjsku politiku. Molim predstavnicu predlagatelja državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gospođu Andreju Metelko Zgombić da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dopustite mi da vam predstavima Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora. Protokol je potpisan 11. studenog 2016. godine i njima Ekvador pristupa Sporazumu o trgovini kojeg su EU i njezine države članice potpisale 26. listopada 2012. godine s Kolumbijom i Peruom. Protokol je kao i sam sporazum mješoviti međunarodni ugovore tako da ga potpisuju i sve države članice EU i sama EU kao i druge države, Kolumbija, Peru i Ekvador. Upravo stoga što su ga potpisale države članice EU za njegovo stupanje na snagu potrebno je provesti postupak potvrđivanja u nacionalnim parlamentima svih država članica. Do stupanja na snagu protokola dogovoreno je da se protokol privremeno primjenjuje u određenim segmentima kada je riječ o trgovini od 1. siječnja 2017. godine. Pristupanjem Ekvadora sporazum o trgovini koji je uravnotežen, ambiciozan, sveobuhvatan i kompatibilan sa pravnim pravilima svjetske trgovinske organizacije osnažuje se pravni okvir trgovinskih odnosa EU i država članica pa i RH s Ekvadorom te olakšava uzajamna trgovina i ulaganja. Protokolom su ostvareni ciljevi, uklanjanje visokih carina, uklanjanje tehničkih prepreka, trgovini, liberalizacija tržišta, zaštita proizvoda oznake zemljopisnog podrijetla, tržišne javne nabave i drugog. Ekvador predstavlja važnog trgovinskog partnera EU a glavni cilj protokola je pružanje gospodarstvenicima novih mogućnosti za jačanje trgovinskih i gospodarskih veza. Za hrvatske gospodarstvenike koji s Ekvadorom ostvaruju skromnu robnu razmjenu u iznosu od 15,9 milijuna eura očekuje se veći izvoz hrvatskih proizvoda u Ekvador uz niže carine i olakšani pristup tržištu čime će se olakšati i ojačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za provedbu ovog ugovora, odnosno zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva i Vlada RH predlaže ovom visokom domu prihvaćanje navedenog zakona. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Zahvaljujem državnoj tajnici na ovom dodatnom obrazloženju prijedloga zakona. Izvolite. Poštovana državna tajnice. Evo samo jedno pitanje konkretno, što Hrvatska ima od ovoga sporazuma? Odnosno koji to hrvatski poduzetnici trguju sa Ekvadorom?

Zahvaljujem kolegi Zekanoviću. Odgovor poštovana državna tajnica, izvolite. Zahvaljujem na ovom pitanju. Evo iz RH se u Ekvador izvozi elektroenergetski strojevi i mjerni instrumenti.

Zahvaljujem na odgovoru poštovanoj državnoj tajnici. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite, predsjednik Odbora za vanjsku politiku, izvolite, gospodin Miro Kovač. Znači Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora je na svojoj sjednici, 31. sjednici održanoj 20. lipnja ove godine razmotrio prijedlog zakona koji je dostavila Vlada RH. Tijekom rasprave istaknuto je da se spomenutim protokolom otvara prostor za veći izvoz hrvatskih proizvoda u Ekvador uz niže carine i lakše je pristup tržištu čime će se ojačati i konkurentnost hrvatskog gospodarstva što je od velikog značaja za hrvatske gospodarstvenike koji sa Ekvadorom žele ostvariti značajnu robnu razmjenu smatrajući konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju uz sporazum o trgovini između EU-a i njezinih država s jedne strane i Kolumbije i Perua s druge strane, kako bi se uzelo pristupanje Ekvadora važnim za RH u EU, Odbor za vanjsku politiku je nakon proveden rasprave, temeljite rasprave jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Domagoj Ivan Milošević. Dobro jutro svima. Zahvaljujem potpredsjedniku Sabora, poštovane kolegice i kolege. Nema se tu puno što reći o samom ovom sporazumu međutim kao što su rekli moji prethodnici da postoji mogućnost za naše tvrtke pa makar i ovih 200 000 eura koliko izvozimo u Ekvador da se poveća ne samo u te zemlje, nije to puno, od 16 milijuna robne razmjene, malo manje od toga čini mi se, 15,9 milijuna, svega 200 000 eura je naš izvoz, međutim o našim poduzetnicima ovisi o tome da li i kako možemo iskoristiti malo više ovaj novi prostor naravno uz podršku naše Vlade i administracije prije svega, MVEP-a. Ali kad već imam riječ onda ću reći nekoliko rečenica o cijeloj Latinskoj Americi. Ja mislim da u toj Latinskoj Americi s obzirom na broj iseljenika hrvatskih koji tamo živi, i to puno njih poduzetnika, prostor je puno veći nego što trenutno realiziramo i uvoz i izvoz, dakle postoje neke zemlje poput Čilea gdje recimo su hrvatski iseljenici su najbogatiji, dakle upravljaju sa dobrim dijelom te ekonomije, sa tim i sličnim zemljama Latinske Amerike EU ima sporazume od prije ili pregovara ili ponovno pregovara čini mi se s Meksikom, dakle govorim o zaista velikom potencijalu, u krajnjoj liniji o potencijalu, cijela Latinska Amerika predstavlja i demografska potencijal Sjeverne Amerike, dakle u tom smislu ne treba ne gledati na Latinsku Ameriku i vanjsko-politički i trgovački. A još mi dozvolite jednu rečenicu reći što se tiče samih sporazuma. Dakle ne znamo u kojem će smjeru općenito svjetska trgovina ići s obzirom na to što trenutno se događa u Washingtonu i SAD-u s obzirom na nove trgovinske sporazume. EU je za sada kao što vidimo iz ovoga, još uvijek ide u smjeru smanjivanja carina širom svijeta, u ovom slučaju državama Latinske Amerike. Međutim kako god s obzirom da mi nećemo određivati svjetska pravila trgovine, ono što mi možemo i moramo napraviti, moramo biti konkurentniji, moramo biti brži, moramo biti fleksibilniji jer konkurencija evidentno je pa iz ovog, za naš čini se, nevažnog sporazuma će rasti. To je jedino što je sigurno.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Kovač, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Evo čuli smo i od državne tajnice ali od kolege Miloševića koje su prednosti zaključivanja ovakvog jednog trgovinskog sporazuma a kao što znamo, zaključenje takvih sporazuma jest u nadležnosti EU-a ne zemalja članica, zemlje članice u svojim parlamentima potvrđuju te trgovinske sporazume i EU na taj način se u svijetu pozicionira i doprinosi održavanju jednog multilateralnog svjetskog poretka, poretka utemeljenog na vladavini prava poštujući međunarodno pravo. Ali ja bih iskoristio i ovu raspravu da ukažem na to da smo prije 5 g. ušli u tu EU i da ta EU je bila temeljni cilj svake hrvatske državne vlasti poslije 1990. g. Mi smo na tom planu uspjeli uspostaviti potrebni konsenzus u hrvatskoj politici i zadnje vrijeme čujemo često pozivanje na pristupni govor predsjednika Tuđmana u Saboru 1990. g. 30. svibnja, i sjećam se da je treća točka, treći cilj tada izabrane hrvatske vlasti bio europeizacija i uključenje Hrvatske u europsku zajednicu. Prva točka je bila čini mi se, usvajanje novoga Ustava, druga točka novo uređenje odnosa unutar tadašnje državne zajednice SFRJ Jugoslavije. Znači mi smo od početka imali za cilj stvaranje slobodne demokratske neovisne Hrvatske i usporedno s time smo imali za cilj da ta Hrvatska uđe u zajednicu tada, kasnije smo ušli u EU. Od koga smo tražili priznanje? Naš cilj je bio tada, strašno velik cilj za hrvatsku državni vlast da dobijemo priznanje europske zajednice.

To je bila teška bitka, bilo je dosta snaga u toj EU koje su htjele da ne uđemo tada sami u EU, bilo je pokušaja da ostanemo u tom zapadno Balkanskom paketu i da dan-danas još čekamo u tom taboru, pod navodnicima, u toj čekaonici da uđemo u EU. Neposredno još prije samog zatvaranja pregovora, krajem lipnja 2011. godine pojavile su se ideje da treba ugraditi klauzulu o mogućnosti odgode članstva Hrvatske u EU. Zato što imamo danas u RH, ali i šire jedan snažan EU skepticizam koji se može razumjeti, koji se može racionalizirati, ali moramo svi ovdje koji smo u ovom hrvatskome dome zastupnici, ali i šire prihvatiti da je to naša odgovornost u prvom redu jer te prednosti članstva u EU još nisu u dovoljnoj mjeri doprle do većine hrvatskih građana, što pokazuju u ankete koje vidimo u zadnje vrijeme na hrvatskim TV postajama. Znači, na nama je, posebno na nama koji imamo danas čast činiti vladajuću većinu, da se toliko politički osposobimo da budemo u stanju efikasno upravljati procesima u svojoj zemlji i da zaista počnemo osjećati u Hrvatskoj blagodati članstva u EU. Znači, situacija je takva da to najviše ovisi o nama. Prošla su vremena kada smo se mogli pozivati na Beograd, prije toga na Peštu i na Beč, znači na nama je ovdje u Hrvatskoj da ono što je pozitivno u EU, da to zaista počnemo i osjećati. Ja sam uvjeren da ćemo mi u tome uspjeti, kao što sam uvjeren da će EU kao takva opstati bez obzira na ovu tešku situaciju koja se trenutno događa u srcu EU, konkretno u Njemačkoj kada je riječ o raskolu u vladajućoj koaliciji, konkretno među našim partnerima u CDU i CSU naći će se rješenje jer migrantska kriza pokazuje da smo mi zajednica u kojoj smo jedni za druge sudbinski vezani. Znači, bilo koji potez koji se vuče u jednoj od zemalja EU, a tiče se npr. migrantske krize, taj potez se osjeća u drugim zemljama članicama EU, tako da smo mi zajednica, jedni za druge smo sudbinski vezani, toga smo čini mi se u RH svjesni. Naravno, ima tu i pojava o kojima su govorili kolege iz Sabora kada je riječ o migracijama, ali posebno internim migracijama, tu mislim na odlazak mnogih ljudi iz RH, ali ne samo iz RH i drugih zemalja članica EU koji idu prema staroj zapadnoj Europi. Uvjeren sam da ćemo morati sa kolegama u EU dugoročno otvoriti dijalog o toj temi kako spriječiti odljev stanovništva prema zapadu na uštrb naših zemalja. Ali, ponavljam, mi smo ti koji smo odgovorni za svoju sudbinu i mi smo ti koji imamo šansu, imamo obvezu Hrvatsku pretvoriti u dugoročno konkurentno i napredno društvo.

Iako ste malo ovu raspravu proširili na malo širi kontekst EU i odnosa i procesa, ali dobro. Poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, koliko ja znam točka dnevnog reda je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju u sporazum u trgovini između EU i njenih članica s jedne strane i Kolumbije i Perua s druge strane kako bi se znači, omogućilo pristupanje znači, Ekvadora. Kolega Kovač nije uopće u svom govoru o tome govorio. Cijelo vrijeme je pričao o krizi u kojoj se nalazi EU, o migrantskoj krizi, o situaciji u Njemačkoj, on je još od petka Ne smatram da je došlo do povrede Poslovnika, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika, niste se držali propisanog vremena. Budući da nema više prijavljenih zaključujem raspravu. A, ispričavam se, imamo replika. Dobro, isprika. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani dopredsjedniče Sabora. Govorimo o Ekvadoru, tako je. Međutim, tako smo govorili o EU, isključivo kao nekakvoj ekonomskoj integraciji. Ja ne mislim da će sutra u Ekvador hrliti Hrvati, međutim, imam osjećaj da mi smo ušli u EU, ne na ravnopravnim odnosima, nego na neravnopravnim odnosima. Onda činjenica, da mi danas, a ponoviti ću ono maloprije što sam rekao iz govornice, svoje članstvo u Uniji plaćamo sa 80 tisuća ljudi godišnje. Mislim da je to jedna cijena, koju niti jedan narod, niti jedna država ne bi smijala platit. Nisam ja da izađemo iz EU, ali smatram da smo u EU, očito ušli neravnopravno i da smo još uvijek neravnopravni. I to je bitno naglasiti 80 tisuća ljudi godišnje, to je cijena koju mi plaćamo za članstvo u EU. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Kolega Kovač. Hvala lijepo. Sljedeća replika, poštovani kolega Ivan Ćelić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa mislim da je potpisivanje ovog trgovinskog sporazuma i pridruživanje Ekvadora Kolumbiji i Peru dobro. Na Odboru za vanjsku politiku, od pomoćnice ministrice Ujević smo čuli da u Ekvadoru živi 4000 Hrvata i njihovih potomaka, pa mislim da trgovinski sporazum Ekvador je poznat po floti brodova, koje se bavi i poljoprivredom i ribarstvom. I mislim da to Ministarstvo vanjskih i europskih poslova može poslužiti i potpisivanje ovog trgovinskog sporazuma za jačanje odnosa sa Hrvatima koji žive u Ekvadoru. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ćeliću. S ovime sada zaključujem raspravu. Glasovati ćemo o ovoj točci kada se za to steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika, koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, temeljem čl. 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Pozivam predstavnicu predlagatelja, državnu tajnicu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, gospođu Majdu Burić da da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Imamo prije poštovanog kolegu Peđu Grbina, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru, bi vezano uz ovu točku dnevnog reda temeljem članka 248. Poslovnika Hrvatskog sabora tražio stanku, te vam molim da mi odobrite 2 min kako bi obrazložio razloge.

I moram reći da sam nemalo iznenađen, što nakon svega onoga što smo imali prilike slušati i čitati prošloga tjedna, ministar danas nije ovdje. Dakle, prošloga tjedna ministar je u javnost uputio prijedloge mirovinskog, sveobuhvatne mirovinske reforme, koja se direktno tiče onoga o čemu ćemo danas ovdje raspravljati. I minimum, koji mi kao oporba, a vjerujem i Hrvatski građani u ovom trenutku očekuju, je, da ministar dođe ovdje pred nas i da odgovara na pitanja, koja bi mu itekako imali za postaviti. Međutim, ministra nema. A mi ovdje imamo još jedan problem osim toga što ministra nema. Najavili smo sveobuhvatnu mirovinsku reformu, koja direktno tangira mirovinske fondove, a mi danas ovdje kao da se ništa ne događa, trebamo raspravljati o tome, kako ćemo mijenjati Zakon o mirovinskim fondovima. Zašto? Da bi ga u rujnu ili listopadu ponovno promijenili. Poštovane kolegice i kolege, ovo je potpuno neprihvatljivo i zbog toga mi iz Kluba zastupnika SDP-a, tražimo da se odredi stanka u trajanju od 30 minuta, jer smo sigurni da ministar u 30 minuta može doći iz bilo kojeg dijela Zagreba, gdje se nadam se nalazi.

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Ja bih iskreno zatražio stanku u ime Mosta nezavisnih lista iz razloga što evo ne mogu vjerovati da s obzirom na ovako krupnu temu, mi tražimo konzultacije s našim kolegama u klubu hoćemo li uopće sudjelovati u raspravi budući da se radi o mirovinskim fondovima kako je rekao i zastupnika HDZ-a jednoj od najvažnijih tema s tim da je ministar iznio isto po navodima HDZ-ovog zastupnika odnosno zastupnika vladajuće većine imaginarnu reformu koja je poprilično točna. Ja ne želim nazvati ministra imaginarnim, ali očito je imaginaran čim na ovako važnu temu šalje državnog tajnika. Ja vas zaista molim s obzirom na važnost teme hoćete li zovnu ministra, imate li te ovlasti ili ne? Hoće li ovu predstavu zapravo učiniti ozbiljnom raspravom ili ćemo je nastaviti s cirkusom kako god da hoćete? Ali ja vas molim minimalno deset minuta da se iz konzultiram sa svojim kolegama hoćemo li uopće sudjelovati u ovakvoj predstavi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Petrovu. Nema. Određujem stanku do 10,

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Lijepo vas molim stanku u ime kluba GLAS-a i HSU-a u trajanju od pola sata. Mi inače smo stanovišta da Vlada i Sabor moraju dobro surađivati, da sve što je vezano uz rad i Vlade i Sabora je međusobno bitno i značajno. I stoga bi željeli dati priliku da ministar dođe u Sabor, da ima priliku prezentirati ove izmjene i dopune zakona. A obzirom da je bila jedna burna noć za Hrvatsku ja pretpostavljam da je možda ministar malo kasnije sa svojim radnim obavezama pa da ima priliku doći. I sukladno odredbi članka 248. Poslovnika da damo priliku ministru da dođe i govorimo, molim vas stanku u ime kluba. Hvala lijepo kolegici Anki Mrak-Taritaš. Je li imamo još nekoga? Nemamo.

Poštovani kolega, Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi predsjedavajući molim stanku iz razloga što smatram da o temi reforme mirovinskog sustava bi ovdje trebao biti prisutan ministar. I mislim da ovakav način rada je zapravo neozbiljan, tim više što se radi o jako, jako bitnoj temi koja se tiče egzistencije svih budućih umirovljenika. Eto, hvala vam. Tražim 10 minuta. Nema. Određujem stanku do 11,